Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou další přihlášku, zavolám kolegy a kolegyně z předsálí a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami.

Návrhů se nám sešla celá řada, tak vás poprosím o jistou míru trpělivosti, tak jak je budu číst. Kdybych náhodou ten návrh uvedl nepřesně, prosím navrhovatele, aby mi pomohl se zpřesněním tohoto návrhu. Myslím, že už jsme v sále všichni a že mohu zahájit hlasování. Jako první bod předložil pan předseda Okamura. Ano, přesně tak.

Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas.

První z nich je bod, který předložil pan předseda Okamura. Je to nový bod s názvem Vláda neřeší problémy českých občanů. Nejprve dám hlasovat o jeho zařazení na program schůze.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Je to na čtvrtek jako první bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Jako další opět předkladatel pan poslanec Výborný.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Jako další opět pan předkladatel pan poslanec Výborný. Je to na čtvrtek jako čtvrtý bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Je to dodatek smlouvy k satelitnímu systému. Je to ve čtvrtek jako pátý bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále je zde návrh od stejného předkladatele.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Omlouvám se.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Já vám děkuji.

Je to smlouva s Brazílií a zařadíme ho na čtvrtek jako osmý bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?